Prosím, podívejme se i na kontext vašeho návrhu, byť zatím pracovního, změny jednacího řádu Sněmovny. To také musíme posuzovat.

Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan premiér.

Prosím, máte slovo. Uklidňuji věci, když to má smysl, a atmosféru, ale zastávám se své kolegyně, když cítím, že je na ni útočeno způsobem, který prostě z mého hlediska není vhodný, a na to mám také právo. A musíte se naučit, že k diskusi patří to, že říkáme věci, které se vám nelíbí. Ano, byly tu doby, kdy jste tu vládli a vaše paní kolegyně poslankyně, která tehdy byla místopředsedkyní Poslanecké sněmovny, mně uprostřed řeči sebrala slovo a nemohl jsem dokončit, co jsem měl říct, a Ústavní soud konstatoval, že jste jednali v rozporu se zákonem. Vzpomeňte si na tyto věci. Nic takového se teď neděje.

A změnili jste ho proto, že jste teď v opozici a že si myslíte, že na tom vyděláte politické body. Ale jako rukojmí tady držíte bezpečnost a obranu České republiky. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, já budu velmi stručný. Já si myslím, že je zájmem České republiky, abychom měli moderní, ale také akceschopnou armádu. Snažíme se dělat pro modernizaci spoustu, stojí to nemalé prostředky, a myslím, že se na tom shodujeme snad všichni v této Poslanecké sněmovně. Nezapomínejme i na tu druhou část, armáda musí být také akceschopná, a toto je jednoznačně krok pro to, abychom tu armádu akceschopnou měli. Děkuji. Vaše faktická vyvolala další faktickou. Pan poslanec Vondráček se přihlásil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na pana premiéra.

Já nevím, jaký bude branný zákon, je tady třeba jeho novela teď, bude tam dobrovolné předurčení, budou se měnit podústavní předpisy, můžou se změnit pravidla, může být všeobecná branná povinnost.

Všechny nás vytočil. Chcete naše hlasy?

Prosím, pane premiére, vaše dvě minuty. Vítám návrat k věcné debatě, ale k té určitě nepatří například označování paní ministryně obrany jako ministryně války a podobné věci.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, opravdu bude poslední.

Já jsem ji taky jednou takto nazvala a poslouchala jsem některé výkřiky za sebou od paní ministryně.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, já vám děkuji za slovo.

Předkladatel, tedy Ministerstvo obrany, odůvodňuje nezbytnost této úpravy aktuální potřebou v reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině a na základě usnesení, a další důvody, které byly uvedeny. Je důležité říci, že návrh dle předkladatele neřeší pouze aktuální potřebu reakce na ozbrojený konflikt na Ukrajině, ale i budoucí problematiku nasazení ozbrojených sil, pokud bude potřeba je realizovat ve zrychleném režimu. Návrh by měl umožnit, aby byla Česká republika lépe připravena reagovat na ohrožení a krizové situace, které mohou z důvodu zásadní změny bezpečnostního prostředí nečekaně přijít.